A poslední věcí, kterou jsme tam doplnili, je nepravdivé uvedení země nebo místa původu zemědělských produktů nebo potravinářských výrobků nebo nepravdivé označení země nebo místa původu jedné nebo více složek zemědělského nebo potravinářského výrobku, které tvoří více než 50 % tohoto produktu nebo výrobku. I toto je velice častá nekalá praktika, kterou obchodní řetězce využívají, a tato obchodní praktika ve svém důsledku vždy poškozuje tuzemské prvovýrobce. Toliko na vysvětlení pozměňovacích návrhů, o kterých tady mluvil i pan ministr. Taky bych chtěl poděkovat za to, že jsme byli schopni se shodnout na tom, jak pozměňovací návrhy připravit tak, aby byly akceptovány v novele zákona o významné tržní síle, a děkuji kolegům za to, že jsme je společně podali. Děkuji, pane poslanče.

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, členové vlády, kolegyně, kolegové, zákon o významné tržní síle nastavuje pravidla tak, aby byl celý potravinový řetězec transparentní, tak, aby nedocházelo k zneužívání významného postavení na trhu, což v konečném důsledku odnáší spotřebitel. Je pro mě zarážející, že Ministerstvo průmyslu a obchodu v minulém volebním období tady tuto novelu, tuto transpozici evropské směrnice neprojednalo, respektive drželo na rezortu déle než jeden rok, což v konečném důsledku vede k paradoxní situaci, kdy Česká republika byla iniciátorem tady této směrnice a je poslední zemí, která ji implementuje do svého právního řádu. Ale abych končil pozitivně, chci rovněž poděkovat kolegům ze zemědělského výboru, kteří k debatám přistoupili konstruktivně.

Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo.

Takže jsem ráda, že se tady podařila najít shoda. Zdůrazňuji, že to, co se nepovedlo v minulém období, se po nějaké delší prodlevě konečně dneska stane. A jenom chci říci, že bychom byli velmi rádi, aby se do budoucna pokračovalo v diskusi, třeba o možných nekalých praktikách týkajících se třeba klamání ohledně původu potraviny nebo vynucování spoluúčasti na marketingových akcích nebo vynucování odběru služeb třetích stran. Každopádně my podpoříme pozměňovací návrhy jak pana poslance Smetany a Kotta, tak samozřejmě i návrh jako celek.

Pan zpravodaj rovněž? Ano, má zájem. Děkuji. Pane předsedající, kolegyně, kolegové, já jsem nedostal slovo po panu ministrovi. Neříkám to žárlivě, jenom bych chtěl napravit tu věc, protože jsem povinen jako zpravodaj seznámit Poslaneckou sněmovnu s návrhem usnesení, a o skutečnosti, že zemědělský výbor řádně projednal tento materiál na své 12. schůzi dne 8. září a přijal usnesení, kde doporučuje Poslanecké sněmovně, návrh procedury, se kterou vás před hlasováním seznámím, není složitá, včetně názoru na jednotlivé pozměňovací návrhy; zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, popřípadě s dalšími, udělal nezbytné úpravy podle § 95 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny; a na závěr pověřil mě a předsedu zemědělského výboru, aby tento návrh usnesení zemědělského výboru předložil předsedkyni Poslanecké sněmovny, což se stalo. Tak alespoň tak, abych učinil zadost zákonu o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Ano, děkuji, pane předsedající.

Já vám děkuji, pane zpravodaji. Pokud není, tak můžeme začít hlasovat, a poprosím tedy pana zpravodaje, aby nás postupně prováděl jednotlivými body, které budeme hlasovat. Nejprve dejte, prosím, hlasovat o návrhu legislativně technických úprav. Děkuji a já zahajuji hlasování o legislativně technických úpravách. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 118, přihlášeno 148, pro 142, proti nikdo. Výsledek je: přijato.

Stanovisko pana ministra? Zahájil jsem hlasování. Kdo je proti? Děkuji.